A to, co jsem tady říkala před malou chvílí, že tady není přítomen ministr spravedlnosti, to vám také nevadí? Že tady se ozývá kritika vůči orgánům činným v trestním řízení, vůči naší justici a není tady někdo, kdo by na to nějakým způsobem reagoval? Opět to je něco, vůči čemu se tady chcete promlčet, kolegyně a kolegové?

Ano, nemocných je nás tady víc, pane kolego Faltýnku, prostřednictvím pana místopředsedy. Přesto tady jsme! Nechce pan Růžička vydat? Já to nevím. Četla jsem nějaké jeho prohlášení, že on vydat chce. Prosím, řekněte mi, co je tedy na tom pravdy.

Něco jiného říkal před volbami, něco jiného po volbách. Myslím si, že tohle je také informace, kterou bychom měli vědět. Takže pokud tu informaci pan předseda klubu ANO od pana Růžičky nemá, já bych tedy poprosila, abychom procedurálně hlasovali o přerušení do přítomnosti ministra spravedlnosti, protože jak jsem tady řekla několikrát, myslím si, že ministr spravedlnosti by měl být přítomen při projednávání takovýchto věcí. Nejsou to pouze formality! Stejně tak jako apeluji na všechny kolegy, aby v případě, že se budeme dostávat do této situace my, tak abyste tady byli přítomni, protože skutečně je to věc, která by měla mít nějakou politickou kulturu, a ne abychom tady jednali o někom bez něho! Děkuji.

Prosím, přihlaste se. Počkáme, až se počet přihlášených ustálí. Pro ty, co dobíhají, zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o přerušení bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti.

Kdo je proti?

Děkuji. Návrh byl zamítnut, takže budeme pokračovat.

Dámy a pánové, já jsem myslel tedy, že nebudu k tomuto bodu vystupovat, ale předchozí projev paní kolegyně Černochové mě tedy nadzvedl. Pokud jsem si dobře vzpomínal, tak téměř celý klub byl proti vydání pana docenta Svobody.

Takže já tomuto vůbec nerozumím! Mně to přijde teď jako dejte nám prst a my chceme celou ruku. Teď tady prošlo nějaké hlasování a teď vám tady pan předseda Faltýnek přečetl, že kolega Růžička je nemocný. Všechno bylo projednáno. Jestli jsou nějaké otázky, tak to měli vznést vaši poslanci v mandátovém a imunitním výboru a já teď tomuto opravdu deset minut po nevydání pana docenta Svobody skutečně nerozumím! Já děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vystoupit s tím samým, co přišel Patrik, protože mám pocit, že pan ministr tady nebyl, ani když jsme projednávali případ pana docenta Svobody, a nikdo s tím problém neměl. Myslím si, že bychom měli měřit stejným metrem. A co se týče projednávání na mandátovém a imunitním výboru, jsem členem, projednali jsme všechno, co bylo potřeba, a dokonce jsme se vzácně shodli. Takže si myslím, že není vůbec důvod přerušovat toto jednání.

Děkuji, pane místopředsedo. Já nejsem tady od toho, abych ho tady já něčemu vyučovala. Rozdíl mezi tím, kdy tady jsme projednávali věc, která se týká pana Svobody, a velmi mě tedy překvapuje, že vy to spojujete.

Já to tak tedy nemám. Ale pan kolega Svoboda tady celou dobu seděl. Vy tady nemáte ani pana Růžičku, ani pana ministra spravedlnosti a to je tedy mezi projednáváním těch dvou záležitostí dost zásadní rozdíl! Nemluvě o tom, že pan kolega Svoboda už tady v minulém volebním období, ano, byla tady jiná Sněmovna, tak tato žádost tady byla projednávána a on tady několikrát vystupoval. Několikrát. Vy jste vlastně pak hlasovali pro to, aby byl vydán v minulém volebním období. Takže na půdě této Poslanecké sněmovny již pan Svoboda v této věci velmi podrobně hovořil.

Nezlobte se na mě, hovořila jsem tady o nějaké politické kultuře. Děkuji.